Bohužel v roce 2014 to Ministerstvo financí interpretovalo jako zlepšení výběru DPH.

To je první velká disproporce. Když se vrátím ještě k DPH, skutečně není možné to ignorovat. My jsme snížili DPH. To jsou dvě největší položky. To také přináší nižší výběr DPH. A poslední poznámka se týká daně z příjmů ze závislé činnosti. Tady si myslím, že to bude vyžadovat ještě přesnější analýzu ze strany Ministerstva financí. Jak jsem informován, výběr sociálního a zdravotního pojištění kopíruje odhady a kopíruje hospodářský růst, který zatím v letošním roce zaznamenáváme. Čili není problém z hlediska výběru sociálního a zdravotního pojištění. Ono to samozřejmě také souvisí s tím, že došlo k určitému nárůstu, včetně nárůstu mezd zaměstnanců veřejného sektoru. Pokud jde o daň ze závislé činnosti, výběr není takový, jaký byl očekáván. Chci připomenout, že jsme zvýšili daňovou slevu na dítě.

To znamená, ta byla dočasně zrušena, loni byla obnovena, to znamená snižuje výběr daně z příjmů. Čili zvýšení slevy na druhé a další dítě, sleva na dani pro pracující důchodce a třetí změna, opět nová položka, která se uplatňuje, a to je tzv. školkovné, to znamená je možnost uplatnit do určité výše náklady spojené s docházkou dítěte do školky. Čili to jsou tři nové položky, které snižují výběr daně z příjmů, a Ministerstvo financí by mělo analyzovat a přesněji zanalyzovat dopad tohoto snížení daní do daňového výběru, protože fakticky se jedná o efekty snížení daňové povinnosti v důsledku zvýšení nebo znovuzavedení slev na dani nebo nových odečitatelných položek. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, ani ne možná tak doplňující otázku jako konstatování. Já bych bral ty vratky, kdyby ovšem ten propad nebyl skoro stejný čtyři měsíce únor, březen, duben, květen.

Tomu rozumím.

Děkuji. Vážený pane poslanče, pokud jde o zadržené vratky, bylo to několik miliard korun. Já teď nechci přesně uvádět tu sumu, protože ji tady nemám, ale myslím, že Ministerstvo financí je schopno to zpřesnit, ale bylo to několik miliard korun, které byly zadrženy v rámci akcí daňové správy v roce 2013 a ještě nebyly vyplaceny na začátku roku 2014 a byly potom postupně uvolňovány, a jak se zdá, tak v prvních třech měsících roku 2014 byly v zásadě ještě zadrženy, to znamená, zejména leden, únor a zčásti i březen 2014, a zvedly tu základnu a opticky to vypadalo, že se výborně vybírá DPH, ale ve skutečnosti se ty peníze pak musely vrátit.

To si myslím, že je potřeba na to myslet. To znamená, tak jak jsme měli analýzu výběru za prvních pět měsíců na jednání vlády, tak já budu chtít, abychom měli potom analýzu další, a uvidíme, jestli Ministerstvo financí bude trvat na své původní prognóze, že se letos podaří vybrat daně podle plánu do konce letošního roku. Čili budu chtít, aby Ministerstvo financí znovu předložilo analýzu za následující měsíce, a předpokládám, to bude veřejný materiál, takže bude k dispozici a bude možné se do něj podívat. Děkuji a poprosím už nestihneme, paní poslankyně Němcová, je mi to líto. Poslední čtyři minuty. Není čas už načíst další interpelaci.